Nemusíte se mnou souhlasit. Můžete mi říci, že nemám pravdu. Přesto já musím říct, že to jsou docela závažné věci, které mne vedou ke změně mého stanoviska.

Po dlouhém projednávání jsme se rozhodli nepodpořit ani parlamentní, ani senátní verzi, která je v tuto chvíli parlamentu předkládána. Děkuji vám za pozornost. Nejprve elektronicky přihlášený pan předseda Kučera s faktickou, poté paní poslankyně Havlová, pak pan poslanec Foldyna, pak paní poslankyně Bohdalová. Já se v tom samozřejmě v mnohém shoduji, mě jenom překvapuje, že si o tom povídáme teď až v době, kdy se projednává vratka ze Senátu, protože toto byla řeč, která tady měla zaznít v prvém čtení tohoto zákona, a možná jsme si mohli ušetřit mnohé peripetie při projednávání tohoto zákona.

Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já velice stručně.

Ty tři tisíce, které navrhuje Senát pro třídní učitele já bych to všem učitelům přála, ale já tady taky stojím v roli zastupitelky a všichni si uvědomme, že školy zřizovatel je obec. A nikdo nám neřekl, kde se ty tři tisíce pro ty kantory vezmou.

Proto absolutně nemůžu souhlasit se senátním návrhem. Nyní z místa faktická poznámka, pan poslanec Foldyna, poté paní poslankyně Bohdalová, poté pan poslanec Blažek. Mám pět dětí, takže mám zkušenost ze školy tím, že moje děti také chodí do školy. Mám manželku učitelku, takže vím o tom, jaké problémy mají. Přátelé moji, kolegové, já vám něco řeknu. Nezlobte se na mne, když to řeknu tak explicitně. Nezlobte se, že používám takové slovo, které se vůbec nehodí do Sněmovny. Ale to, co tady předvádíme za těch 27 let v tom školství, můžeme se plácat po rameni, jak chceme, jak je to všechno dobré, ale vy přece víte, jaká je skutečnost, jaké jsou dneska maturity, jaké jsou obory, kolik nás to stojí a co to vlastně je.

Bylo mi řečeno i na krajském odborovém svazu: Pane poslanče, je to nedokonalé, ale prosím vás, přijměte to, je to posun dopředu. Prosím vás, my tady o něčem diskutujeme a já chápu, že je před volbami.

Pojďme hlasovat o těch věcech, pojďme se posunovat!

Ale vždyť to není pravda. Takže děkuji.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych jenom připomenul, kolikrát pan Faltýnek, a podle mě nesprávně, ta argumentace není správná, vypočítával, kolik stojí hodina a den jednání Sněmovny a různých orgánů.

A vlastně názor? Názor se dá obrátit tehdy, pokud nějaký je.

Takže jenom tohle k vašemu postupu.

Tím jsme uzavřeli blok faktických poznámek a na řadě je se svým příspěvkem pan poslanec Tomio Okamura, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy a pánové, v souvislosti se zákonem o kariérním řádu bych v prvé řadě vyzval pana ministra školství, aby ihned odstoupil z funkce. A pokud tak odmítne učinit, tak vyzývám pana premiéra, aby pana ministra odvolal.